Nyní s přednostním právem pan místopředseda Filip. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, budu velmi stručný. Víte, možná promluvím spíše z pohledu své profese. Vážím si toho, že v trestním zákoně, v zákoně o policii, v trestním řádu, je nezávislost vyšetřovatele policie. Nerad bych ovlivňoval jejich práci a předpokládám, že ministr vnitra ví, co podepisuje, když píše, že podle dosud uskutečněných šetření a vyhodnocení policie se dále prověřuje postup policie. Prověřila ho generální inspekce.

To je jedna pozice. Druhá pozice je spíš osobní. Trochu jsem nechápal vystoupení pana kolegy Kalouska a mám na něj dotaz prostřednictvím předsedajícího, co je na tom pravdy, že psal děkovný dopis policii a Pražskému hradu, že nebyl vpuštěn na Hradčanské náměstí.

Takže v tomto ohledu nevím, jestli takový krok udělal, nebo neudělal. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Laudát, po něm pan ministr Chovanec, po něm pan předseda Kalousek. Prosím pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jenom velmi krátce. Část veřejnosti si pomalu zvyká, že současná vláda ve spolupráci s prezidentem Zemanem změnila kurz české zahraniční politiky a preferuje navazování spolupráce s totalitními režimy. Do této kategorie řadím i trapné poklonkování čínskému režimu. Nedávná návštěva prezidenta Čínské lidové republiky v Praze zcela jasně ukázala, jak hluboký je odklon naší zahraniční politiky od našich postojů z éry Václava Havla.